Dostaneli se do rozporu smlouva s českými zákony, bude se postupovat podle smlouvy. Při schvalování na Slovensku například tato část byla tamní generální prokuraturou shledána jako možná protiústavní. Na to ale naše vláda zřejmě nedbá a obhajuje údajnou potřebu této dohody a odkazuje se právě na to, že takovou dohodu již uzavřely okolní státy, jako je Slovensko nebo Maďarsko. Ty smlouvy ale nejsou stejné. A mě by zajímalo, z jakého důvodu je mezi těmi smlouvami, jejich a naší, takový rozdíl, například zejména ve specifikaci zásahu amerických sil mimo jim vyhrazené území, kdy smlouva s Českem dává mnohem větší pole působnosti cizí armádě než právě v těch zmíněných státech.

Smlouva je navíc 10 let nevypověditelná a představuje tak významný závazek pro Českou republiku, který ale výrazně časově přesahuje mandát této vlády. Navíc nespecifikuje bojové a nebojové akce, tudíž představuje pro Českou republiku pouze riziko a nemá s obranou nic společného. Takovou smlouvu já striktně odmítám a měla by ji odmítnout i celá Sněmovna. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Než dorazí, načtu omluvy. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo zde hodně řečeno na téma smlouvy o spolupráci se Spojenými státy. Já myslím, že nejdůležitější článek této smlouvy je článek 2, kde se píše naprosto jednoznačně, že účelem této smlouvy je určení podmínek pobytu amerických vojáků na našem území. Já myslím, že tím je řečeno vše. Nicméně rád bych vznesl zásadní otázku. Až nabude tato dohoda účinnosti a stane se plně funkční a aplikovatelnou, bude se okamžitě vztahovat na americké vojáky, kteří by v té době pobývali na území České republiky třeba v rámci nějakého cvičení NATO nebo určitého průjezdu? Tedy ptám se na to, zda smlouva se bude vztahovat jen na nové pobyty amerických vojáků, o kterých bude rozhodovat Sněmovna a Senát anebo vláda, a pokud projde ústavní novela, kterou tato vláda prosazuje a dle které by o pobytech cizích vojsk na našem území v délce do 60 dnů mohla rozhodovat pouze vláda. Takže se ptám, získají privilegia daná touto smlouvou američtí vojáci na našem území okamžikem jejího vstupu v účinnost, tedy i když jejich pobyt na území naší republiky bude zahájen v době, kdy ještě tato nová smlouva účinná nebude a kdy se bude řídit smlouvou NATO SOFA?

Další věc.

Toto rozhodnutí padlo v roce 2018 na základě upozornění velení NATO na logistické problémy, které vznikají při přesunu vojenské techniky v rámci nejrůznějších cvičení a přejezdu alianční vojenské techniky například do Pobaltí.

Tyto prostředky se měly využít především na rozšíření a zpevnění mostů a na úpravu železničních přejezdů.

Generál Hodges tehdy upozornil na to, že právě Česká republika je díky své geografické poloze klíčovou zemí pro přesun těžké techniky, přičemž nosnost mostů zemí bývalé Varšavské smlouvy často nevyhovuje západní vojenské technice a NATO, varoval.

Měl vzniknout seznam míst, která je třeba předělat a zrekonstruovat. Takže já se táži, jestli ta aktivita od roku 2018 souvisela s touto projednávanou smlouvou, protože i minulá vláda a projednávali jsme to na výboru pro evropské záležitosti, když tam bylo Ministerstvo dopravy, když jsme jednali právě o této rekonstrukci připustila, že ty rekonstrukce mostů se dělají právě proto, aby byly posíleny pro přesuny vojenské techniky. To znamená, že i minulá vláda premiéra Babiše musela nějakým způsobem vědět, tušit, že tato smlouva je na cestě, protože musela provádět všechna tato opatření.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, členové vlády, děkuji za slovo. Budu se možná opakovat, ale Česká republika je v rámci Severoatlantické aliance dlouhodobě považována za spolehlivého partnera, a to nejen z hlediska českých příspěvků do zahraničních misí, ale i z hlediska kvality ozbrojených sil a celého obranného sektoru. Dohoda do budoucna prohlubuje naši spolupráci a díky tomu jsme rovnocenným spojencem a Severoatlantická aliance je zárukou naší bezpečnosti.

Jak už jsem říkal v prvním čtení, smlouvu jsme důkladně analyzovali s týmem odborníků a situaci jsme opravdu nepodcenili. Nemohu říci, že smlouva je dokonalá, ale je důležitá. Komunikaci celého procesu schvalování a obsahu smlouvy vůči občanům považuji za nedostatečnou.

Já se omlouvám, pane poslanče. Kolegové, kolegyně, prosím o zachování nějakého důstojného prostředí. Je tady opravdu velký hluk. Děkuji, paní předsedající.